Přimlouvám se za to, abyste mým pozměňovacím návrhům, ke kterým se v podrobné rozpravě přihlásím, věnovali pozornost.

Děkuju za vaši pozornost. Děkuji a ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Šincla, Rykalu a pana poslance Fiedlera. Nyní má slovo pan poslanec Šincl. Děkuji, paní předsedající.

Děkuji za pozornost. Dovolte mi také se přihlásit ke pozměňovacímu návrhu k tomuto návrhu zákona. Jedná se o sněmovní dokument, který je uveden jako číslo 1067.

Dobré odpoledne, ještě jednou.

Děkuji. Nyní prosím a teď je vás tady hodně, takže přečtu pořadí. Váš kolega vás pouští, prosím, máte slovo. Děkuji pěkně. Jen krátce. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu 1056. Děkuji.

Děkuji. Pan ministr s přednostním právem. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já bych vzhledem k prodlení a času navrhl zkrátit lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin, to za prvé. A taky bych chtěl jenom trošku okomentovat, že záměrem novely nebylo měnit strukturu zdanění, ale především splnit kritéria minimálního zdanění s co možná nejnižším dopadem na strukturu trhu. Takže z tohoto důvodu u ostatních tabákových komodit navýšení sazeb daně bylo zvoleno tak, aby byl dodržen rovnoměrný dopad na všechny tabákové výrobky. My jsme skutečně na ministerstvu na tom strávili strašně moc debat. Také jsme mluvili několikrát s naším největším výrobcem a chápu podporu Hospodářské komory i americké hospodářské komory, nebo kdo to všechno podpořil, takže šlo hlavně o to, a my si myslíme, že náš návrh je spravedlivý, procentuálně.

Poprosím s přednostním právem pana poslance Kalouska. Dámy a pánové, budu velmi stručný. Za prvé chci panu ministrovi ve vší úctě říct, že jsem přesvědčen, že ten dopad není rovnoměrný.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, paní místopředsedkyně. Omlouvám se panu kolegovi Stanjurovi, ale to, co tady běží v té diskusi, mě trošku znepokojuje. Padl tady návrh od pana ministra na zkrácení lhůty a tak podobně.